Organizační výbor doporučil tedy na konci srpna jako garanční výbor hospodářský a já jsem byl určen zpravodajem.

Zdůvodnění zde řekla již paní doktorka. Podnikatelé v této oblasti by tak v případě tohoto zákona, této novely, museli dokládat odbornou způsobilost či praxi jak vlastní, tak i způsobilost všech svých zaměstnanců, což je velmi důležité právě proto z pohledu toho návrhu, aby nemohlo dojít k obcházení, že pouze někdo ve skupině prokáže způsobilost a další budou pouze využívat odbornost jednoho nějaké skupiny.

Požadovaná odborná způsobilost zahrnuje vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch.

Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Zde se podle názoru Prahy ukazuje, že v případě této živnosti to nebylo ku prospěchu.

Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Jak jsem zmínil, hl. město Praha ten zákon, nebo návrh změny zákona schválilo loni na jaře a byl doručen do Sněmovny před rokem de facto.

Já také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Máte slovo, pane místopředsedo.

Takže tento návrh je opravdu, řekl bych, přímo fatální. V podstatě tento návrh totálně zlikviduje cestovní ruch v České republice.

A já budu konkrétní. Za prvé.

Takže to si vůbec nedokážu představit, že bychom tady mohli podpořit diskriminaci našich vlastních občanů na našem vlastním trhu. A protože jsme součástí EU a platí tady ty dvě směrnice o volném pohybu sil a uznávání kvalifikací, tak nemáme bohužel jedinou možnost přikázat zahraničním průvodcům, aby u nás prováděli pouze s námi určenou kvalifikací. Neexistuje tato možnost. Tato možnost neexistuje.